Určitě se shodneme, že ten princip platí, že dluhy se mají platit a nemají se dělat a věřitelé že by jich měli dosáhnout, a určitě se shodneme také na tom, že by neměly být zneužívány ani jednou ani druhou stranou. Není to absolutní krok, který přispěje zásadně k řešení otázky postavení věřitelů ani dlužníků, ale může výrazně pomoci tam, kde exekutorská komora, exekutoři přesahují určitým způsobem limity, které jsou nastaveny dnešními právními předpisy a kde je složitá obrana.

Děkuji za slovo. Pane kolego, to není pravda. Prostě sněmovní tisk 545 a já věřím, že jsou tady mnohé skupiny, možná mnozí jednotlivci, kteří by si přáli, aby to skončilo pod stolem, ale to prostě nemůže nastat.

A to, jestli se do té finální verze podaří dostat i některé další věci, je jenom na nás poslancích.

Čili prosím pěkně, ten tisk je důležitý, pomůže, a kdybychom ho neměli doprojednat, tak jsme tady mnozí byli tři roky úplně zbytečně.

Děkuji, pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím na mého předřečníka pana poslance Výborného.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, pěkné už odpoledne. Za prvé jsem rád, že v pátek třináctého schvalujeme tuto smysluplnou a užitečnou normu.

To je první poznámka. Druhá poznámka, pro koho ten chráněný účet je.

Pak to má důvod takzvaně preventivní.

Mimochodem, ta částka se v letošním roce zvedla třikrát.